Půjdu k bodům.

Zahajuji hlasování.

Výsledek: zamítnuto.

Výsledek: přijato.

Výsledek: zamítnuto.

Návrh je zařadit ho jako čtvrtý bod dnes.

Výsledek: zamítnuto.

Nejdříve budeme hlasovat zařazení dnes jakožto první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto.

Jako první varianta byla zařadit ji na dnešek, a to jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Výsledek: zamítnuto.

Pan poslanec si jej žádá zařadit jako první bod dnešního jednání.

Vážené dámy, vážení pánové, v tuto chvíli máme zařazeny tři tisky ve třetím čtení.

Já jsem samozřejmě počítal s tím, že pětikoalice přijde s tímto návrhem podle jednacího řádu.